K přetížení telefonních sítí.

Omezené fungování nemocnic. Protože samozřejmě otázkou je, že nemocnice mají nějaké generátory, otázkou je, v jakém je mají stavu a jak dlouho vydrží fungovat, kolik dní. Omezené možnosti hygienických standardů.

Zvýšené riziko požárů, protože ti, co mají svíčky, budou se snažit svítit svíčkami.

Takže je třeba, aby si lidé vytvořili dostatečné zásoby potravin a vody. Jak jsem říkal, voda asi nepoteče, takže budou mít výhodu ti, kteří mají nějaký svůj zdroj vody. Co se týká potravin, tak by to měly být trvanlivé potraviny, vysoce energetické.

To je hrozně důležité, protože vlastně by se měla okamžitě odpojit všechna elektrická zařízení od sítě, aby v případě obnovení dodávek elektrické energie nedošlo k opětovnému výpadku z důvodu přetížení sítě.

Já bych tady ještě zmínil to, že pro ty lidi, kteří budou bydlet ve městě, to bude daleko horší, ta situace.

Jen jsem chtěl naznačit, že asi ani my, kteří tady jsme, a vůbec asi i občané nebo většina občanů na to není dostatečně připravena.

Já to tady radši nebudu dlouze rozvíjet.

Takže děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tímto žádám o zařazení bodu novela zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, která řeší zákaz prodeje nikotinových sáčků do osmnácti let. Tento návrh jsem společně s dalšími kolegy z klubu hnutí ANO předložil v červnu tohoto roku. Jedná se o sněmovní dokument číslo 246 a tento byl projednán vládou s výsledným neutrálním stanoviskem. Blíží se konec prázdnin a novela, kterou slibovalo Ministerstvo zdravotnictví, je bohužel v nedohlednu. Prosím, nečekejme na slibované a pojďme projednat a schválit návrh, který tuto neutěšenou situaci, která se týká všech našich dětí, řeší, a tento návrh máme na stole. Naši občané se díky nedostatečné až žádné pomoci současné vlády dostávají do pro ně neřešitelné ekonomické situace a vedle toho, že je tato vláda žene pro sociální dávky, které jim ani tak nepomohou nalézt východisko z nelehké ekonomické situace, ještě tato vláda nečinně přihlíží, jak přibývá mladistvých závislých na nikotinu, a to i přes mnohá upozornění odborníků, přestože má řešení dnes na stole. Jde o naše děti, ne děti zástupců stran a hnutí, ale všechny děti, naše a našich spoluobčanů. Přestaňme prosím alespoň v tomto bodu rozlišovat, kdo návrh podal a z jaké je partaje. Tady jde o děti, sem prosím politikaření nepatří. Již při uvedení na trh působily takzvané nikotinové sáčky problematicky. Na jednu stranu tím, že neobsahují tabák, ale pouze nikotin, se jevily jako alternativa pro klasické cigarety a cesta ke zdravějšímu užívání. Na druhou stranu a tady je právě skryt obrovský problém, protože se na tyto sáčky nevztahují zákony zaměřené na návykové látky. Doslova žádné.